Navíc počty nemocných v území, které občany plošně omezovaly, nebo neomezovaly, se nijak dramaticky ve finále neliší. Také český ministr zdravotnictví potvrdil, že vládní restrikce nefungují, ministr zdravotnictví Jan Blatný za hnutí ANO. Ale namísto nějaké změny vláda navrhuje ještě tvrdší restrikce.

I proto některá opatření jako nedůvodná kritizuje a ruší i Ústavní soud.

Distanční formu výuky mu zakázal se zdůvodněním, že příslušné krizové opatření vychází z protiústavně vyhlášeného nouzového stavu. Soud tak vyhověl správní žalobě, kterou podal student prvního ročníku gymnázia. Rozhodnutí je pravomocné. Kauza má svou dobrou i špatnou stranu. Ta dobrá zpráva je, že studenti chtějí do školy a domáhají se svého práva na vzdělání i soudně. Když jsem se dozvěděl, že třeba tento týden mají žáci prázdniny, když jsou doma už skoro tři čtvrtě roku, měl jsem pocit, že se opravdu někdo zbláznil.

A opravdu jsou záhadou myšlenkové pochody těch, kteří vědí, že soudy označily například zavření škol za protiústavní, a místo sebereflexe a nápravy plánují ještě větší uzávěry. Nejsem žádný nekritický fanoušek Ústavního soudu, to určitě ne.

Vláda mluví o přetíženosti nemocnic. Naše nemocnice mají necelých 50 tisíc lůžek. Sedm tisíc pacientů by proto při správné logistice nemělo být celostátní problém. Ano, problémy mohou být v okresech s malými nemocnicemi, které ovšem kapacitně nestačily už dávno před covidem. Od zdravotníků se také dozvídáme šokující informace. Lidé, kteří jsou třeba po týdnu covid negativní, jsou dále vedeni jako covid pacienti a nemocnice za ně inkasují nadále tučné příplatky.

Nebylo kam je přesunout, pokud nemohli být přesunuti do vlastního sociálního zázemí. Vážený pane premiére, vážený pane ministře zdravotnictví, toto je třeba řešit.

Je dobře, že se nám podařilo uhájit alespoň ty nemocnice a lůžka, které dnes máme. Kromě lůžek nemocní potřebují také léky, a i tady ale vláda ostudně zaspává. Nejde přitom fakticky o nové léky.

Podle paní profesorky imunoložky Bartůňkové 80 % z nich by mělo mít už nastartovanou přirozenou buněčnou imunitu, která by měla vydržet devět a více měsíců.

Plošné zákazy nejsou cestou. Při dodržení jasných preventivních opatření je potřeba umožnit, ať lidé pracují a podnikají a ať žijí.

Shrnuto a sečteno, stávající politika vlády ohledně plošných opatření, plošných zákazů nikam nevede a čísla se naopak zhoršují.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Jako další s přednostním právem pan místopředseda Pikal. Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové.